Prosím pana ministra financí, aby nám tento zákon uvedl.

Prosím opět pana poslance Šincla, aby se zhostil své role zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Ještě bych tedy mohl pokračovat ve své zpravodajské zprávě, pane předsedo? S vaším dovolením.

Toto je zdůvodněno údajným zvýšeným rizikem pro stabilitu pojišťoven. Osobně se domnívám, že riziko pro stabilitu pojišťoven a ohrožení její schopnosti plnit své závazky v této věci je tak trošku nesmysl, protože pojišťovny jsou zde v roli tzv. distributorů.